To byly věci, které musí řádně prošetřit policie. Nicméně opravdu není pochopitelné podle ní, aby pan ministr Babiš se vyjadřoval k tomu, jestli majitel navštíví místo svého podnikání, či nikoliv.

Paní poslankyně vyjádřila nepochopení, z jakého titulu vlastně pan Babiš tyto spekulace vytváří a rozšiřuje a de facto tak ztěžuje práci policii.

Přece jenom uplynuly už skoro dva měsíce od výbuchů, takže času už snad bylo dost, a paní poslankyně nepředpokládala, že by tyto nájemní smlouvy byly nějak zásadně složité a spletité. Zeptala se tedy, kdo měl dle těchto smluv odpovědnost za muniční sklady a za jejich zajištění. Byly to firmy, nebo to byl Vojenský technický ústav? Další dotaz, kdo měl na starosti kontrolu zabezpečení. Jenom poprosila o zopakování toho, jestli to byla policie, nebo státní podnik, nebo příslušné firmy. Paní poslankyně si byla vědoma toho, že ještě neskončilo... Já se omlouvám, ale upozorním pana poslance Jandáka, že není možné uplatňovat faktickou poznámku, protože nejsme v žádném bodě, nevedeme rozpravu, pan předseda Kalousek pouze uplatňuje své přednostní právo. Prosím, kolegové nediskutujte mimo mikrofon. Prostřednictvím pana předsedy se panu kolegu Jandákovi omlouvám. Paní poslankyně Černochová nám řekla, že si uvědomuje, že neskončilo vyšetřování a že jí nebudou moci ministři na všechny otázky odpovědět.

Řekla, že ví, že existuje zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, a nedomnívá se tedy, že by smlouvy, kde na jedné straně je nějaká organizace, která zastupuje do jisté míry stát a uzavírá standardní nájemní vztah, měly být tyto smlouvy předmětem nějakého utajování, a myslela si, že pokud by se tyto smlouvy odtajnily, že by se uzavřela celá řada různých spekulací jejích vládních kolegů. Mnohem stručnější než paní poslankyně byl pan poslanec Petr Kořenek a obrátil se právě na paní poslankyni Černochovou, a zeptal se jí: Paní poslankyně, proč jste neřekla všem, že to byly vaše vlády od roku 2007, které uzavíraly tyto smlouvy v roce 2011? A když se takhle přímo zeptal, tak si pamatuji, že mu také všichni poslanci ze sociální demokracie a komunistické strany hlasitě zatleskali.

Vy velmi rádi poukazujete na to, co má dělat tato vláda a jak to dělá, ale zapomínáte na ten svinčík, který jste tu za těch let, co jste způsobili, způsobili, řekl pan poslanec Kořenek a opět mu levá část sálu bouřlivě zatleskala.

Takže § 1 odst. 3 tohoto zákona říká: Tento zákon se nevztahuje na vojenské objekty a vojenská zařízení.

Tady se opět pan poslanec Fiedler obrátil na zástupce kraje, kteří byli na galerii. Všimněte si, že dnes máme mimořádnou schůzi, a žádní zástupci krajů na galerii nejsou. Tedy obrátil se, aby si všichni přečetli tento paragraf, který poměrně jasně říká a stanovuje pravidla o prevenci závažných havárií.

A opět se odvolal na paní poslankyni Černochovou, když připomněl, že sdělila, že vrátit se do začátku. Ale on, pan poslanec Klučka má odlišný názor o tom začátku. On se domnívá, že na začátku byl ten problém přesně v roce 2011, kdy objekt opustila armáda, převedla to na příspěvkovou organizaci a ta uzavřela smlouvu se subjektem, kterému pronajímá tento objekt.

Ale kdo je tím viníkem? zeptal se pan poslanec Klučka. Je to armáda, nebo je to ta organizace, která tam přijde a používá objekty, které nejsou zkolaudované na zátěž, kterou tam prostě uvádějí včetně likvidace toho raketového paliva? Vyhlášení krizového stavu, ten nejvyšší stupeň, úplně nejvyšší stupeň do toho nejvyššího stupně máme stavy nebezpečí a další záležitosti, hejtman konzultoval všechny záležitosti s jednotkami integrované záchrany.